Tak dámy a pánové, budeme pokračovat.

Děkuji. Moje informace bude stručná. V druhém kole této volby bylo odevzdáno 191 platných i neplatných hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení kandidáta bylo 96. Petr Fiala obdržel 85 hlasů a v druhém kole tedy nebyl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny. Já za volební komisi konstatuji, že v tuto chvíli volba končí, je uzavřena. Neobsazené místo můžeme naplnit, obsadit novou druhou volbou, kam by měly být podány nové návrhy. Nebudu teď proces v žádném případě urychlovat, nechám to na dohodě předsedů poslaneckých klubů a politických frakcí. Až podle informace, kterou za volební komisi obdržíme, bychom vyhlásili lhůtu.

Děkuji za pozornost. A mám zde tři přednostní práva. První pan Hamáček jenom poděkuje za zvolení. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem to nestihl po vyhlášení výsledků prvního kola, tak činím až teď. Já bych chtěl všem poděkovat za důvěru, velmi si toho vážím a těším se na další spolupráci. Také děkuji. Nový předseda, nové pořádky. Ale v pořádku, plakat nebudu. Tak za prvé chci požádat o přestávku na jednání našeho klubu v délce 90 minut. Ta čísla jsou úplně jasná.

Děkuji těm, kteří volili Petra Fialu. Za druhé je to demonstrace síly. Jenom si vzpomeňme na ty pokrytecké řeči o poměrném zastoupení ve vedení Sněmovny a při rozdělení výborů.

No to je docela levný ústupek, když se rozdává z nároku jiného. My jsme od začátku říkali, že jak u volby vedení Poslanecké sněmovny, tak výborů poměrný systém může, ale nemusí být uplatněn, že může být uplatněn systém politické dohody.